Například veřejná zařízení předškolní péče musí být podle našeho názoru financována z veřejných zdrojů a musí být dostupná na celém území státu.

Ostatně tady si na to oprávněně stěžují někteří odboráři i ze Škodovky z Mladé Boleslavi.

Stát musí podle našeho názoru usilovat o zvýšení těchto nesmyslně nízkých mezd. Protože třicet let po sametové revoluci, a pořád jsou tady třetinové platy než ve vyspělých západních zemích.

A já myslím, že by mělo být úkolem státu ten systém upravit tak, aby dlužník dostal... pardon, aby věřitel dostal své peníze, zároveň dlužník nebyl tak sedřen z kůže, že to ve finále způsobuje státu ještě větší škody jak na sociální dávkách, tak samozřejmě i na tom, že potom chybí ty odvody.